Paní předsedající, děkuji za slovo.

Nyní tedy pouze, abych se omezil na svou roli zpravodaje.

AML směrnice, to znamená směrnice proti praní špinavých peněz, do českého právního řádu.

Česká právní úprava evidence skutečných majitelů zavedla ve svém původním návrhu zákona pro určení skutečného majitele zejména kritérium finančního prospěchu, které směrnice nestanoví. Šli jsme nad rámec evropské směrnice. Za takzvaného koncového příjemce, tedy skutečného majitele, označila osobu, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání, tedy dále jen prospěch.

Ač původně výtky Evropské komise směřovaly ke kritériu finančního prospěchu ve vymezení skutečného majitele, nový návrh ve své definici toto kritérium nevypouští, to znamená, to, co Evropské komisi nejvíce vadilo a kvůli čemu byl zahájen takzvaný infringement, tak světe div se bylo znovu do toho zákona propsáno, i když na jiném místě. Nás proto jako opozici zajímal právě ten úsek od toho, kdy nám bylo nějaké ustanovení vytčeno, do okamžiku, kdy bylo opětovně do toho zákona vepsáno, nicméně se nyní omezím na zpravodajství.

Je proto zvláštní, že právě tento prvek finančního prospěchu byl napřed pro Evropskou komisi nepřijatelný, nicméně podle stanoviska Ministerstva spravedlnosti jí po bilaterálních jednáních s Evropskou komisí již kritérium finančního prospěchu, přesunuté o dva paragrafy dále, nevadí.

Problematické jsou pro Evropskou komisi výjimky pro soukromoprávní právnické osoby, zvláště pak pro ty bez vztahu k veřejnoprávním korporacím. Dochází tak ke zrušení stávajících výjimek v případě soukromoprávních právnických osob, byť specifického účelu a povahy. Navrhuje se tak zrušit výjimku pro okresní a regionální komory nebo začleněná společenstva podle jiného zákona, politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, honební společenstva, společenství vlastníků jednotek. Důvodem zrušení je fakt, že výjimky pro uvedené subjekty byly ze strany Evropské komise vyhodnoceny jako nepřijatelné.

I v připomínkovém řízení uvedly dotčené subjekty, že navržená legislativa je méně kvalitní než návrh původní, obsahuje vágní a nejasné pojmy a tím nepřispívá ke kvalitě legislativního prostředí. Sama Evropská komise Ministerstvu spravedlnosti vytýkala, že transponovalo definici skutečného majitele za použití kritéria finančního prospěchu. Po projednání s Evropskou komisí nyní Ministerstvo spravedlnosti a vládní koalice, zejména prostřednictvím pana předsedy Michálka, který je přítomen a určitě bude reagovat, uvádí, že toto kritérium již Evropské komisi nevadí.

Jedna z nich je stanovisko právě legislativního odboru Poslanecké sněmovny, který mě jako zpravodaje upozornil na to, že zde existuje skutečná reálná věcná materiální připomínka k textu zákona, která vyvolává interpretační nejasnosti, kdy nelze dojít žádným způsobem k jednoznačnému výkladu a může pro praxi přinést zásadní problémy.